Takže to není podmínka pro to, aby byla jmenována vláda. Je to podmínka pro to, aby byl do vlády jmenován jeden konkrétní člověk. Podmínka, kterou stanovil pan prezident a kterou vy jste akceptovali. Já rozumím té souvislosti, že pokud byste postupovali a předseda jedné koaliční strany by nemohl být členem vlády, že to vyrobí politické komplikace a ohrozí vznik celé vlády. Včera jsme jasně ukázali souvislost tohoto návrhu a souvislost služebního zákona se zrušením povinnosti pro ministry předkládat negativní lustrační osvědčení.

Řekl tady včera náš předseda Fiala, že tady zavádíme privilegia pro určitou skupinu lidí.

My jsme zásadně proti.

Poprosím...

Nic takového není. Nebo si myslíte, že na těch radnicích je jedno, kdo je starostou? Že ten úřad funguje stejně, ať je starosta sociální demokrat, nebo občanský demokrat, nebo křesťanský demokrat?

Nicméně proč zase zřídit nový úřad? A jak bude vybrán? No politicky, když ho vybere vláda. Myslíme si, že model, kdy třeba státního tajemníka jmenuje premiér nebo vláda na návrh ministra, je lepší, nevytváří speciální úřad, nevytváří nadúředníka, který může být silnější než ministři či premiér či celá vláda. Slyšeli jsme tady od navrhovatelů, že je třeba zabránit účelovým reorganizacím ministerstva. Já s tím souhlasím.